Je tam také problém s § 8 odst. 4 týkající se lovu zvěře, ale to nám tady zřejmě předkladatel vysvětlí, co tím je přesně myšleno. Dámy a pánové, tímto zároveň odpovídám těm, kteří si myslí, že svým postojem k ochraně Šumavy jsem se zbláznil, že to není pravicové. Naopak, konzervativní, pravicová je ochrana procesů přírody, konzervování stavů, které jsou perspektivní, a tento zákon tomu zjevně neodpovídá. Jestli chcete vidět, jak může dopadnout Šumava, může, ale nemusí ale jestliže vy tady přijímáte, v tuhle chvíli mluvím o vládní koalici, zákony, které mají potenciálně v řadě případů něčemu bránit, tak bych poprosil, já doufám, že tuto předlohu odmítneme, ministra životního prostředí, aby přestal kličkovat a aby v tomto případě, a bude mít naši podporu, radši bránil ten potenciál více, i když k některým negativním jevům dojíti nemusí. Děkuji za pozornost.

Určitě dostáváte jako já řadu mailů, které jdou možná dneska do stovek.